Děkuji a prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Votava, poté se připraví pan poslanec Plíšek. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, nebudu hovořit o tom, co jsem už uváděl ve své zpravodajské zprávě.

V praktické rovině byly postaveny tak, že první majetkové přiznání vytvoří bázi, vůči které se budou poměřovat přírůstky majetku poplatníků v dalších letech. Byl to také návrh sociální demokracie z roku 2003, předložený Ministerstvem financí do připomínkového řízení. Podle něj se na základě majetkových přiznání měla prokazovat legálnost nabytí celého majetku, a to dokonce s přesahem do doby deseti let před nabytím účinnosti tohoto zákona.

Mohl bych tak pokračovat dále, dalšími poslaneckými návrhy. Návrh konceptu zákona, který je předkládán současnou vládou, se výrazným způsobem odlišuje od těch předchozích návrhů. Není to plošné řešení, ale bylo vybráno ze dvou cest přístupu.

Znamená to, že místo konfiskace majetku, který by pocházel buď přímo, či nepřímo z nelegálních, a tedy i nezdaněných příjmů, zákon počítá se zdaněním těchto neprokázaných příjmů včetně určité sankce.

Tady došlo k určitému kompromisu.

Případný trestněprávní postih tím samozřejmě dotčen není. Navrhuje se také zvýšení horní hranice trestní sazby odnětí svobody za trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, a to z jednoho roku na léta tři. Já bych chtěl připomenout a upozornit ještě na některé věci právě v souvislosti s touto zákonnou úpravou.

Podle mého názoru musí být výrazně posílena stránka postavení a chci zdůraznit i odměňování. Musí být posílena stránka odbornosti a morální kvality správce daně.

Nedají se totiž vyloučit nejrůznější ataky a svody dotčených daňových poplatníků. Jde o poměrně náročný mechanismus prokazování původu majetku jak na poplatníka, který nese důkazní břemeno, tak na správce daně, a proto určitě bude nezbytné, aby tento proces byl v maximální možné míře detailně definován, popsán a legislativně upraven. Určitě se ještě shodneme možná na některých dalších úpravách, které by tento zákon nebo tato právní úprava vyžadovala. Jde o to, aby v procesu byl v co největší míře odstraněn subjektivní vliv v posuzování a rozhodování správce daně. Tento přístup určitě bude klást nároky na finanční správu, a to především v oblasti vyhledávací činnosti zaměřené na subjekty, které jsou vlastníky majetku, a přitom nejsou v řadě případů a nikdy ani nebyly poplatníky daně z příjmu. Na to bych chtěl také upozornit.

To jistě.

To musím jednoznačně odmítnout. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za udělení slova. Dovolte, abych se také vyjádřil k předloženému zákonu, resp. k novelám jednotlivých zákonů, které bych hned v úvodu označil za neúčelné, zbytečné.

Já bych zde odkázal přímo na stanovisko Legislativní rady této vlády.